Po reformě v roce 2008 se snížila dokonce pod 4 % a v současné době se pohybuje mírně nad 4 %, což je ukazatel, který je srovnatelný s ostatními zeměmi Evropské unie. Já nejsem příznivcem toho, že by se na všechno měla používat statistická data. Ale na druhou stranu, pokud se srovnáváme se zahraničím, máme věrohodné, srovnatelné údaje, tak přece je možné z nich vyvodit, zda v České republice existuje vážný problém, nebo neexistuje vážný problém. A z toho jasného srovnání je patrné, že reforma nemocenské skutečně přivodila významnou změnu a zlepšení ukazatelů oproti opravdu nadprůměrným ukazatelům, nepříznivě nadprůměrným ukazatelům v České republice, které jasně indikovaly zneužívání nemocenské. A jestliže v tuto chvíli tvrdíme, a je to průkazné, že ten údaj v České republice je srovnatelný s jinými zeměmi Evropské unie, tak je přece jasné, že to funguje a že v tomto směru by nás nic nemělo vést k tomu, že fungující systém budeme měnit. Mezitím našli zaměstnavatelé způsob, tady o tom byla řeč už několikrát, k tomu, aby nabídli svým zaměstnancům úlevu, zaměstnaneckou výhodu. Těch společností, dokonce i státních institucí, obecních úřadů, krajských úřadů, které nabízejí v tuto chvíli svým zaměstnancům sick day, je celá řada. A troufnu si tvrdit, že to opravdu pro ty zaměstnance ve výsledku znamená dokonce větší výhodu, než kterou nabízíte vy v podobě tohoto zákona, protože mimochodem ten sick day je plně hrazený a znamená to pro lidi možnost také svobodně rozhodovat o tom, kdy opravdu tu pomoc potřebují, aniž by museli hned vyhledat lékaře nebo aniž by museli shánět nějakou zbytečnou byrokracii. V tomto směru naopak způsobíme změnou, která se teď chystá, nebo kterou chystáte, že se ten v tuto chvíli poměrně oblíbený a zavedený systém sick day a podobných výhod bude samozřejmě nutně měnit, protože to těžko zaměstnavatelé unesou.

Nechci zbytečně prodlužovat svoje vystoupení.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kupkovi. Děkuji.

Tak to není. Není to nic, co se týká tohoto zákona.

A tento zákon to neřeší. A to je velmi důležité si říct.

Ano, je to příkop, který asi umím překročit, ale je potřeba říct zřetelně: tento zákon nezakazuje možnost benefitu zaměstnancům.

Rozhodně jako zaměstnavatel, který v dnešní době zaměstnává 200 lidí, tak nemám důvod, opravdu nemám důvod, abych byl ve střetu zájmů. Křivda pro ně, že nedostávají něco zaplaceno. Ale bohužel před deseti lety jsme zavedli nástroj, který měl faktický dopad na nemocnost, a ta se nám snížila o pět set tisíc o pět set tisíc za rok, jenom abyste měli představu. A za celých deset let nikdo, žádná strana nic neudělala pro to, abychom ten nástroj změnili tak, aby ti zaměstnanci tu křivdu necítili, abychom byli schopni to posunout a opravdu důstojně zainteresovali všechny naše občany do toho, aby si vytvářeli přirozeně tu rezervu a aby ti, kteří dokážou hospodařit, kteří nezneužívají, měli výhody.

Ve výsledku, kdyby všichni s rýmou šli v jeden okamžik marodit, tak by se třeba hromada krámů, ale i firem neotevřela vůbec. A co se týče sick days, tak zkuste dojít do firem, kde to mají zavedené, a zkuste se zeptat těch manažerů, jak se to rozvinulo za těch pár let, kolik lidí to zneužívá pro to, aby si udělali volno mezi dnem pracovního klidu a dnem pracovního volna, když tam je jeden pracovní den. To znamená, že když končí neděle a v úterý je svátek, kolik lidí si vezme sick days jenom proto, že chce být doma. Zkuste o tom přemýšlet. Já osobně si myslím, že musíme jít úplně jinou cestou. Změnu systému musíme zavést a změnu důchodového a zdravotního pojištění.

To je nějaká myšlenka. Takže za mě to je všechno. Já budu hlasovat pro zrušení karenční doby, protože si myslím, že je potřeba odstranit právě tu křivdu těch, kteří opravdu poctivě pracují. A budu čekat na to, že se přidáte ke mně a změníme a uděláme reformu důchodového a sociálního zabezpečení. Děkuji.

Prosím. Budu velice krátký. Mě jenom překvapilo to vystoupení pana kolegy Bláhy vaším prostřednictvím, protože na hospodářském výboru, který projednával tento bod, hovořil docela jinak, než hovoří nyní. Takže jeho názor se posunul.

Každý máme právo na změnu názorů.